To si každý může dohledat.

Mluvíme o tom fondu, který připravuje Evropská komise, a vláda k tomu mlčí.

Proto o tom tady nechcete mluvit a zatajit to před českými občany.

Podle názoru SPD potřebujeme investovat především v naší republice a na poválečné obnově Ukrajiny by se měla podílet v první řadě Ruská federace. Vláda Petra Fialy prostě, když to shrnu, postupuje diletantsky a neřeší zásadní problémy, jako je zdražování.

Tak ten podle Petra Fialy nesmysl ale aplikují v mnoha demokratických zemích Evropy, protože chtějí občanům pomoci.

To je ten problém. To je ten problém! Mně nepřišla ani jedna odpověď, že by někdo pocítil pozitivně jakýkoliv krok vlády Petra Fialy v souvislosti se zdražováním. Jediné, co píšou, že se zdražuje.

To je úplně neuvěřitelné!

Nic!

My víme, jak to je!

Třetí nejvyšší inflace v Evropské unii.

Tím nijak nezlehčuji ten konflikt na Ukrajině pochopitelně, ale z čeho mají lidé žít?

Nic nedělá.

Takže ty výmluvy, že za to může ten, nebo onen, že za to může zahraničí, nebo předešlá vláda, já si myslím, že už to opravdu stačilo, že to jsou opravdu výmluvy.

Premiér Fiala se naivně zřejmě domnívá, že se problém vyřeší sám a všechno nakonec zaplatí naši slušní a pracující občané.

Mimochodem, jak chcete řešit potraviny?

Nic!

A my tady navrhujeme opakovaně, SPD navrhuje naše návrhy, co s tím.